A ad dva, že je zbytečné brečet nebo špatné brečet. Ano, já se tím netajím.

Pokud, pane kolego, chcete, existuje studie OECD, která říká, že čím více rozhodovacích procesů mají dvě stejná území, čím více to je decentralizováno, tak tím se zpomaluje ekonomika, ekonomický vývoj a růst toho jednoho území. Rád vám ta čísla, ne názory, ale čísla, poskytnu. Budu velmi stručný.

Ne takto salámovou metodou.

Děkuji.

Děkuji za tato slova. Beru to jako výzvu, jako podanou ruku, že je ochoten zahájit diskutovat o reformě veřejné správy. Věřím, že v klubu ANO najdu několik dalších kolegů, kteří o tom rádi budou diskutovat. S panem předsedou hospodářského výboru Adamcem rád práce na tomto tématu zahájím. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan ministr? Nemá zájem. Nemá. Pan zpravodaj Blaha za hospodářský výbor? Také nemá zájem. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Přednesu návrh procedury, která byla schválena garančním výborem dne 16. března na 18. schůzi. Návrh zní následovně:

4. návrh B, pozměňovací návrhy hospodářského výboru;

Pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh G1, sněmovní dokument 2373. Děkuju. Má ještě někdo zájem o změnu hlasovací procedury? Není tomu tak.

Je to tak, pane zpravodaji? Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Berkiho.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, schválili jsme tedy hlasovací proceduru. Prosím, pane zpravodaji, můžeme tedy zahájit.

Děkuju.

Ano, děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.